A souhlasím s vámi, že on z toho nebude chtít stavět chodník, ale třeba to bude na nějaký rozvoj nebo opravu třeba dlouhodobě neřešitelného problému, řekněme střechy v hasičské zbrojnici.

Kolegyně, kolegové, tady zaznívá stále RUD, ale nikdo neřekne to zásadní. Protože přece není možné, aby v rámci republiky docházelo k takovým nesmyslným rozdělováním, jako že jedno město dostane 11 tisíc na obyvatele, a to podotýkám stotisícové město, a druhé město dostane 22 tisíc na obyvatele.

To si myslím, že je zásadní.

Dobrý podvečer, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Vedle toho je potřeba zmínit to, že musí zaznít jasné přísliby, že se pomůže i obcím a krajům, o tom žádná.

Pojďme si prosím teď říct, že vyřešíme to, co je na stole. Já nejsem šťastný ze sněmovní verze, nicméně senátní návrh nikomu nic dnes nepřinese. Já proto podpořím návrh, který je zde předložen, a zároveň pevně doufám, že jsme schopni vyřešit to tak, aby se opravdu pomohlo v těch obcích a krajích, které nyní naštěstí peníze ještě v příštích měsících mají, a doufám, že na konci tohoto roku se zde sejdeme a budeme schopni říci, že Ministerstvo financí pomohlo jak těm, co to hned potřebují, tak obcím a krajům.

Vážený pane předsedající, vážený předsedo vlády, všichni ostatní, kteří jste tady přítomni, já jsem nechtěl na nikoho reagovat. Chtěl jsem spíš říct svoji zkušenost a chtěl jsem ji říct kompletně. Městská část ve městě Brně je skutečně na tom hůř než Horní Dolní, protože má mnohem méně pravomocí než kterákoli jiná obec v České republice. Když si vezmu potom svoje pokračování, byl jsem starostou, byl jsem hejtmanem a dostal jsem se i do Senátu jako senátor. A já bych řekl, že právě všech těchto věcí se to dnes dotýká. Jestliže totiž tady mluvíme o problému, který zde nastal, tak ten problém nastal proto, že jsme to nedocenili jako Poslanecká sněmovna, a Senát nás nějakým způsobem zastavil a upozornil na to, abychom problém řešili. Poslanecká sněmovna má velkou výhodu. Může si najít svoje řešení, může použít i to řešení, které vymyslel Senát. Ale to, co tady zaznělo, je, že nás upozornil, že došlo k porušení rovnováhy. Víte, ono když se podíváme na to, jaké jsou rozpočty měst, obcí a krajů zdůrazňuji i krajů tak jsou nějakým způsobem postaveny ze dvou částí. Ta jedna část to je to, co se tady neustále říká, že je rozpočtové určení daní. Ale to jsou peníze, které pravidelně chodí do rozpočtu, a jsou to peníze, se kterými mohou obce, města a kraje plánovat budoucnost. To není jenom o tom, že se teď něco stalo. To je o tom, že ta obec, že ten kraj, že to město mají velikou možnost na základě těchto základních peněz něco plánovat. A teprve vedle toho leží ta možnost dotací, které jsou nutné na to, aby nastaly ty větší rozvojové prvky, a zcela určitě se jich nebude žádná obec vzdávat. To znamená, my teď, v tuto chvíli to, co mně nejvíc vadí chceme narušit rovnováhu, která zde je.

Jestliže stát dostane hodně peněz, dostane přiměřeně k tomu stejně peněz a hodně peněz kraj, dostane město, dostane obec. Z těch peněz, co mají dostat obce, se vzalo 16 miliard korun. A to je strašně důležité.

Přes všechny vlády, které tady jsou. Samozřejmě trvalo to dlouho, než se obce dohodly na nějakém rozpočtovém určení daní, a to už můj předřečník tady řekl, že k tomu došlo, že ta debata ohledně rozpočtového určení daní mezi Prahou a Horní Dolní proběhla a jsem přesvědčený, že k naprosté spokojenosti je vždycky daleko, ale že ta možná spokojenost a dohoda už tady nastala.

A já jsem rád, že se tehdy zohlednily všechny ty regionální zvláštnosti, které v rámci České republiky fungují. Já jsem rád, že k této dohodě došlo. A ta byla důležitá pro ty kraje, stejně jako předtím pro obce. Jestliže stát bude mít hodně a znovu to zopakuji, jestliže stát bude mít hodně budete mít taky hodně.